Další věci, které zaznívají z tohoto veřejného prostoru a já říkám, že to je opravdu nebezpečné, když pan premiér, kdy dostává takovýto půlhodinový prostor, jenom one man show, říká, že hnutí ANO chce konkurovat extremistům: